Náhradní karty platí tak, jak byly načteny i na 45. schůzi. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování o ověřovatelích. A prosím, abyste se ztišili.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 47. schůze Sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 47. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Přihlášený je pan předseda Výborný s přednostním právem k pořadu schůze. Prosím, máte slovo. A vás ostatní ještě jednou, kolegyně a kolegyně, prosím o ztišení. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já bych požádal o procedurální hlasování. Abychom zorganizovali ten průběh v duchu dohody z politického grémia, tak prosím hlasujme o tom, že budeme jednat i hlasovat procedurálně i meritorně dnes po 19. hodině.

Děkuji.

Všichni víme, o čem hlasujeme. Já zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další přihlášku k pořadu schůze neeviduji, proto se můžeme rovnou dostat k hlasování. Žádný návrh na změnu pořadu schůze předložen nebyl, proto tedy budeme hlasovat o pořadu tak, jak jej máme písemně předložen.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh pořadu byl schválen.